Je to možná překvapivé, ale my jsme zvyklí své sliby plnit.

Kdo zrušil druhý pilíř důchodové reformy, který byl dobrovolný a nebyl povinný? Dobrovolný! Kdo ho zrušil bez mrknutí oka v tak citlivé věci, jako je důchodový systém? Odpovím ano. Kde byl ten přístup tehdy: nerušme to, co jedna vláda zavedla, abychom neuváděli ty daňové poplatníky v nějakou... Kdo zrušil jednotné inkasní místo, aby potom osm let tvrdil, že připraví nové jednotné inkasní místo?

Tak to není dvojí metr, že vy když zrušíte bez milosti něco, co schválila předchozí vláda, tak to bylo v pořádku? Nevšiml jsem si, že byste tady nabídli nějakou debatu, že byste dobrovolný systém druhého pilíře nechali, a teď, když my podle svých volebních slibů plníme svůj program, tak nás přesvědčujete, že to není rozumné. Nerušíme zdaleka všechno a všechny zákony, které přijala vaše vláda, ať už jste byli hlavní strana, nebo druhá hlavní strana v těch dvou, respektive třech vládách, které jste měli.

Já netvrdím, že všichni podnikatelé jsou proti EET, ani ti, kteří mají první a druhou vlnu, ale taky to není tak, že všichni jsou pro.

My zase konzistentně máme názor opačný. Takže já to respektuji, ale říkejme tomu seminář přátel EET a proti tomu můžeme kdykoliv udělat seminář odpůrců EET. Jestli je to politická priorita, nebo není, to já myslím, že je.

Nicméně protože hrozí náběh třetí a čtvrté vlny a nikdo z vás ani v opozici nepřišel s návrhem, aby třetí a čtvrtá vlna nebyla, neznám takový legislativní návrh hnutí ANO, mnohokrát jsme mimo jiné kromě úplného zrušení v minulém a předminulém volebním období navrhovali minimálně zrušit třetí a čtvrtou vlnu, nikdy jsme neuspěli.

Jasně, ve špičkové restauraci v městě, kde je silný turistický ruch, kde je mnoho cizinců, v tom problém není. Ale v těch menších, o které nám jde, to někdy problém bude, a já zatím nevidím nějaké legislativní řešení, které by tohle vyřešilo.

Někdy platím kartou a já bych chtěl, aby zákazník měl možnost volby. No a tak když si tak dneska horujete pro tu dobrovolnost, tak si sami pro sebe odpovězte ale nechci odvádět debatu k druhému pilíři proč jste zrušili dobrovolný druhý pilíř a ne povinný.

Děkuji za vaše vystoupení. Takže prosím, pane poslanče, ujměte se slova s vašimi dvěma minutami.

Za druhé, já jsem neřekl, že nikdo nezkrachoval.

Já jsem to neřekl.